Diskutovalo se Německo, které mělo a má unikátní trojkombinaci, nezvyšuje daně, má dlouhodobě nízkou nezaměstnanost a současně má velice účinný systém daňové správy, který je opravdu nastaven velmi efektivně.

Samozřejmě měla podobnou postkomunistickou minulost a zavedla tento funkční systém.

To nebylo normální.

Následně začalo Ministerstvo financí aktivně připravovat zásadní reformu, o které tu dnes diskutujeme.

Diskutovalo se u nás tady v České republice, diskutovalo se v zahraničí.

Od úvodu nám bylo jasné, že podpora veřejnosti pro tento projekt je stěžejní.

Víte dobře, že následovalo potom s odstupem asi dvou let další. V polovině roku Ministerstvo financí začalo aktivně a masivně komunikovat EET s veřejností a vysvětlovat veřejnosti jednoznačné výhody EET. Tady si jen dovolím poukázat na rozdílnou komunikaci tehdejšího Ministerstva financí a komunikaci současné pětikoalice.

Od prosince 2016 potom EET začalo fungovat v ostrém provozu v první fázi, to znamenalo povinnost evidovat tržby za ubytovací a stravovací služby.

Třetí a čtvrtá vlna náběhu EET byla Ústavním soudem odložena do května 2020.

Mohl je cíleně využívat a analyticky zpracovávat.